Musím jednoznačně odmítnout její apatickou rétoriku o nadcházející druhé migrační vlně. Když klíčový představitel EU řekl, že co se týče migrační vlny a její predikce, mnoho nevíme a musíme pouze věřit, že to bude v pořádku, musel se ptát sám sebe, zdali si dělá legraci, anebo zdali to tato žena myslí vážně.

Aby ČR mohla chránit své hranice, dle expertů potřebuje 3000 pohraničníků, a to máme přirozenou zelenou hranici, která se dá díky horám a řekám chránit lépe než členité pobřeží jižní Evropy. Také každý ví, že záměr znovu zdůrazňuje... záměr této stráže vedení Evropské unie bude projednávat až v polovině tohoto roku. Tedy při rychlosti bruselské administrativy bychom mohli střízlivě odhadovat, že možná příští rok by mohl přinést nějaké reálné fungování pohraniční stráže. Ptám se tedy, co budeme dělat minimálně jeden rok, minimálně půl milionu migrantů, kteří tento rok přijdou, kdy evidentně vnější hranice EU bude tak děravá jako loni. A kam asi tito migranti půjdou, když Německo již nyní kolabuje?